Na závěr ještě řeknu, my jsme navrhli projednání tohoto zákona podle § 90 odst. 2, tedy schválit v prvním čtení.

Je to lékařská posudková služba, je to příspěvek na péči. Těch problémů a je to také zákon o sociálních službách, na který z pera vlády čekáme tady tři roky a v tuto chvíli ho tady stále nemáme. A to jsou návrhy, kterými je potřeba se zabývat, které se dotýkají rodin. A já už jsem to tady v minulosti několikrát říkal. My tady máme někde kolem 900 tisíc lidí se zdravotním hendikepem. Připočtěme k tomu jejich rodinné příslušníky. To není malá skupina obyvatel.

Proto vás, milé kolegyně, kolegové, znovu prosím, pojďme se bavit o všech bodech, které jsou dnes navrženy. Je to široká škála obyvatel této země, kteří si zaslouží podporu v této nelehké době. A já jsem přesvědčený o tom, že stojí za ten čas a námahu, ke které jsme se dnes tady sešli, ten čas využít a skutečně o těch problémech diskutovat.

Děkuji, vážený pane předsedající.

Bylo před volbami. Byla svolána mimořádná schůze. Přesto tato Sněmovna i hlasy komunistů podpořila schválení programu té mimořádné schůze, která se věnovala především oblasti problematiky sucha, a dokázali jsme ten den smysluplně projednat řadu zákonů, které byly i vládními návrhy zákona.

Děkuji, vážený pane místopředsedo. Vážená kolegyně, paní ministryně, paní poslankyně, páni poslanci, jestli chcete nejlepší argument proti této schůzi, tak si pusťte projev pana místopředsedy Okamury.

To jsme upravili a já věřím, že Českou poštu velmi rychle dostaneme do kondice, protože už bude soutěžit na tom trhu neznevýhodněna.

Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, já podtrhnu, co říkal pan první místopředseda vlády Hamáček. My všechny tyto problémy, které jsou zde navržené k projednání, bereme velmi vážně a víte, že jsme na všechny ty situace, které tady byly popsány, připraveni. A ještě jednou zdůrazním, že v podstatě všechny body se budou projednávat na té řádné schůzi od příštího týdne.

Za prvé, jak jsou připraveny sociální služby na tu aktuální epidemiologickou situaci.

To spadá pod to téma sociálních služeb.